Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Tím je právě to hlasování na sílu.

Dnes však ne. Již předem bylo opozici přes média vzkázáno, že její argumenty nebudou vyslyšeny.

Poslanecká sněmovna v tom současném složení ztratila díky vám pěti zaslepeným schopnost diskutovat a hledat dohodu. Kolegyně, kolegové, dnes, a říkám to znovu, opět na sílu, nejspíš tato Sněmovna prohlasuje úplné zrušení EET, toho nenáviděného systému, který tady přece zavedl Babiš, který umožňuje finančákům kontrolovat do posledního detailu podnikatele, podniky i občany tohoto státu. Tak vypořádali jste se s Babišem. Ale je to skutečně tak? Nežijeme náhodou v době, kdy každá získaná koruna do státního rozpočtu může pomoct zlepšit celkovou situaci našich obyvatel? Proč se vzdáváme systému, který prokázal svoji funkčnost a v množství případů dokonce pomohl těm podnikatelům? Sami to říkají, a vy říkáte ne, nemají pravdu, my se ptáme jiných podnikatelů a ti říkají něco jiného. Tak asi tady máme dvojí podnikatele, možná trojí, nevím. Nicméně chcete zrušit systém, který tady jednoznačně narovnal pokřivené podnikatelské prostředí.

Pamatujete si to, že?

A jestli si myslíte, že v ODS je zájem narovnat podnikatelské prostředí, podle mě rozhodne ne. Podle mě se skutečně vracíme do doby devadesátek a z toho je mně osobně docela smutno.

Přes všechny překážky a brblání srovnatelné se vzbouřením řemeslníků při zavádění strojů v rámci průmyslové revoluce se nakonec jednoznačně ukázalo, že do domácí ekonomiky se podařilo nasadit nástroj, jehož smysl není postaven na udávání, ostatně to je vlastně v našich krajích historickou módou, ale právě nástroj, který pomáhá i živnostníkům a podnikatelům. V provozech moderní gastronomie pak i stále množící se možností úhrady kartou jako běžná součást platebního procesu. Kupodivu se však dnes mnohým gastro podnikatelům porouchaly platební terminály. Pro majitele restaurace nebo řemeslné dílny z takto zmapovaného toku financí mohou vzniknout další, sekundární ukazatele, které mohou pomoci při dalším směřování nebo rozšiřování podnikání. My jsme je vlastně edukovali, my jsme jim pomohli. Tato data jsou ale důležitá i pro rozhodování státu a to vy víte. Kolegyně, kolegové, prosím, uvědomte si, v jaké jsme dnes situaci.

To jen ukazuje, jak je tato vláda nekompetentní. Je vidět i na dnešním rozhodnutí, že je to vlastně vláda chaosu. A to vše přikryto půlročním předsednictvím Evropské unie. Zřejmě tento čurbes vyhovuje.

Já vím, že jste slíbili, že EET zrušíte za každou cenu, a to dnes předvádíte. Nebudou vám ty prostředky opravdu chybět? Už teď pan ministr Jurečka zatím jenom uvažuje, i když v jeho případě bývá často přání otcem myšlenky, o pozdějším odchodu do důchodu a další podobné asociální nesmysly. Vážené poslankyně, vážení poslanci, EET rozhodně je nástrojem, a slyšeli jste tady dnes dostatek argumentů, který pomáhá státu udržovat vědomí o finanční a daňové kondici státu. Ale jak pozoruji vaše vládnutí, tak je to zřejmě cíl. Chaos, nekompetence, skrývání se za prázdné proklamace, arogance a pohrdání občany. Vykřikování, že za všechno může Babiš, už dávno neplatí. A když se podíváme na čísla, ta hovoří jasně.

Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane ministře, je jasné, že elektronická evidence tržeb výrazně zlepšila přehled o podnikatelském prostředí. Já i mnoho dalších odborníků stále doufáme, že ke kroku úplného zrušení nedojde.

Ráda bych se zastavila u tvrzení, že výrazně rostou bezhotovostní platby. Růst bezhotovostních plateb přišel jako reakce na konkrétní situaci, ano, i zavedením EET. Od roku 2016, kdy byl přijat tento zákon, došlo k významným společenským a ekonomickým změnám.

Kdo říká opak, tak si lže do kapsy.